Matky s dětmi chodí do školy a vodí své děti do škol. Takže tady něco nefunguje, tady to opravdu nefunguje, ta záležitost a informovanost. Takže to je bod, na který, vážený pane premiére a chtěl jsem vám samozřejmě poděkovat na úvod, že jste se velice obšírně věnoval tomuto tématu, na úvod tedy, ale z mého pohledu velmi nedostatečně, takže by bylo dobré okamžitě odpovědět. Bod číslo dvě. Zdůrazňuji, a my jsme ty fotografie i zveřejnili a dostal je do rukou i pan ministr Stropnický, co tam vlastně ve skutečnosti létá vzduchem.

A toto tam létá vzduchem. Jenom abyste měli představu, protože nevím, jestli všichni tu představu máte, proč my tady opakovaně chodíme na mikrofon.

Takže proto na vás znovu apeluji, že by bylo dobré to projednat, než skutečně dojde k nějaké další tragédii. Další věc je. No tak mě teda trošku zaskočilo v tom vystoupení pana premiéra, který v zastoupení vlády hovořil o tom, že firmy, které nyní skladují tu munici, budou požádány o to, aby munici přestěhovaly jinam, že to budou ty firmy, které dneska skladovaly munici takovým způsobem, že to v podstatě takto bouchá a došlo to vlastně k takové situaci.

Já myslím, že to není spolehlivá cesta. A jaké budou garance?

Děkuji.

Jenže opravdu tu informaci, jak dlouho, jaká je ta konkrétní doba, kdy jste měli ty signály, a jaké kroky byly udělány, tak to tady chybí, to tady bohužel nezaznělo. Vždycky je to jakoby nějaká proklamace, ale chybí nám ty konkrétní věci. A já se ptám, co dělaly dozorové orgány, když podle informací víme, že ty dozorové orgány měly týdenní hlášení o pohybu ve skladech, přičemž všichni víme, že v tom skladu bylo skladováno takto neadekvátně obrovské množství munice. Takže já se ptám, a doufám, že po měsíci či dvou už bychom na tu otázku mohli dostat odpověď, a je to zásadní otázka kdo za to může. Kdo? Padne tady konečně jméno dozorového orgánu nebo někoho, kdo za to všechno vlastně může? No tak jistě, k tomu jsme vyzývali před měsícem, anebo dokonce už od začátku této kauzy, ale přece nemůžeme měnit legislativu, pakliže nemáme pojmenováno, kde je problém a kdo za to může, kde je to pochybení. To by přece bylo opět polovičaté. Takže já se ptám, když říká vláda, že to máte pod kontrolou, tak přece když to máte pod kontrolou, tak máte identifikovaného viníka. Jinak to přece nemůže být pod kontrolou. Takže já se ptám, kdo za to může, který dozorový orgán, kdo selhal a následně kdo za to ponese odpovědnost.

Tato otázka tady taky za celou dobu nebyla zodpovězena.

Já se ptám, kdo to bude platit, kdo bude ten převoz platit, když jsou to soukromé firmy, které měly na základě nějaké dané legislativy či nějaké své dané činnosti tuto munici skladovat.

Já bych nerad slyšel, že zase všechno budou platit daňoví poplatníci, protože selhala soukromá firma nebo selhal nějaký konkrétní orgán, který tady nebyl pojmenován, a zase se to zamete pod koberec. Prosím, pojďme odpovědět minimálně na tyto otázky.

To znamená, opět nám tady chybí otázka, co s tím zbytkem. Takže opět další otázka, která tady nebyla zodpovězena. Proto já opravdu děkuji panu premiérovi, že tu debatu otevřel, ale prosím, pojďme ji otevřít v rámci bodu, abychom se na toto mohli skutečně ptát, protože předpokládám, že tyto odpovědi asi z hlavy vědět nebudete, což v žádném případě nevytýkáme, ale bylo by dobré, aby se k tomu postavil buď příslušný ministr, nebo abychom tu otázku otevřeli a položili otázky v rámci mimořádného bodu. Já znovu říkám za sebe, za Úsvit, my z toho nebudeme dělat politický bod.

Já už to nebudu protahovat, prosím jenom odpovědi na tyto konkrétní otázky a prosím vás o podporu, abychom otevřeli tento bod. Pan premiér chce reagovat.